Nevíme proč, ačkoliv pan premiér ještě v dubnu sliboval, že od 1. září to bude. Včetně i tiskového prohlášení jeho mediálního poradce Marka Hanče, kdy uvedl, že pan premiér toto slibuje i každé návštěvě, co přijde na exkurzi na Úřad vlády, a uvedl to i pro některá média.

Deset procent půjde totiž do tarifů, to přijde přímo těm pedagogům, a 5 % možná půjde pedagogům, pokud jim to kraje přepošlou.

Proč platy učitelů? Platy učitelů byly dlouhodobě podfinancovány. Pokud se máme zabývat kvalitou vzdělávání, kvalitou školství, tak tam nejdříve musíme mít kvalitní zaměstnance. Musíme mít kvalitního člověka, který nám bude zprostředkovávat kvalitní vzdělávání. Proto platy učitelů. Teď se nechci dotknout učitelů, kteří jsou v současném školství. Musím říci, že někteří tuto profesi berou jako své poslání a byli by tam i za polovinu průměrné mzdy. V současné době je průměrná mzda učitele skoro srovnatelná s průměrnou mzdou ve státě a následným zvýšením v roce 2019 bude tato mzda nadprůměrná. Bohužel mluvím o průměrných platech. Co však nevidím, je to, že tento trend bude ve školství pokračovat, že zachováme jejich výši platů. Další bod 115 je rozpočtový výhled, kde vláda de facto přiznává, že v žádném případě v tomto pokračovat nechce.

Tyto billboardy byly vládního hnutí ANO. Přidáme učitelům, ale kterým?

Samozřejmě vysoké školy mají vlastní rozpočet. A určitě mi tady některý z bývalých rektorů to potvrdí, že mají vlastní politiku. Nicméně pokud nepřidáme do kapitoly, ze které vysoké školy mohou zvýšit tyto platy, tak tím říkáme, že se to jich netýká. Takže se to týká pouze regionálních učitelů, a to těch, kteří jsou ve státním školství, protože soukromé a církevní školy, těch se toto zvýšení také netýká.

Bohužel, jak jsem se dozvěděl při interpelacích, vláda o našem usnesení z minulého roku vůbec nejednala. Na vládě toto nebylo předneseno, a tudíž ani vláda nemohla hledat prostředky pro to, aby byly platy zvýšeny od 1. září.

Toto usnesení, které jsem četl, bylo usnesení, které předkládal školský výbor.

A hlavně je tam nádherná cílová položka a to je 5 % HDP do vzdělávání. A tyto peníze již nejsou, již by nebyly pouze na platy učitelů, ale hlavně do systému kvality vzdělávání. Řízený systém kvality vzdělávání pedagogů, aby oni mohli poskytovat kvalitní vzdělávání, které nám tady tak trochu stagnuje, tak trochu chybí, tak právě prostředky na to, abychom zvýšili kvalitu vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogů, kvalitu vzdělávání pedagogů v přípravě na pedagogických fakultách.

To znamená, rád bych podpořil doprovodné usnesení. A rád bych podpořil i kupříkladu pozměňovací návrh své kolegyně ze školského výboru, paní poslankyně Valachové, která se zabývá i příplatky za třídnictví. Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že nedošlo k navýšení platů od září, těm učitelům to dlužíme. Aspoň trochou navíc, že jsme si vědomi toho, že už od září jim mělo být přidáno. Pojďme jim aspoň přidat touto formou nějaké peníze navíc. Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je paní poslankyně Golasowská. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Já bohužel musím říct, že KDUČSL je velmi znepokojena nedostatkem financí v rozpočtu, konkrétně na sociální služby.

Slýcháme také hlasy, že výdaje na sociální služby se stále navyšují, ale já musím říct, že je to také z několika důvodů. V příštím roce končí některé evropské projekty v sociálních službách. A také si musíme říci, že se zvyšuje počet seniorů i hendikepovaných, kteří využívají sociální služby. Chtěla bych podotknout, že platy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ani zdaleka nedosahují na průměrnou mzdu, která je teď kolem 31 tisíc. Jednou je možná budeme využívat i my sami.